Ale chápu, pan ministr financí ani jeho poradní aparát zjevně nečetli tento dokument. To si již člověk říká, že by ho mohl někdo z vládní pětikoalice zachytit. Bylo výrazně stručnější než 70stránková publikace ministra financí České republiky. Národní rozpočtová rada vysloveně řekla: Schválený rozpočet je také zatížen vysokou mírou nejistoty. Rizikem ve směru vyššího deficitu jsou výdaje na mimořádnou valorizaci důchodů v roce 2023.

Tak to nechápu.

A tady se asi dostáváme , proč dochází ke změně valorizace důchodů. Důchodci dnes mají být jedinou skutečnou úsporou, kterou představila současná pětikoalice.

Lež. Zvyšuje negativní nálady mezi pracovně aktivní částí populace a důchodci. Vy skutečně aktivně vystupujete proti sociálnímu smíru. Celé je to špatně. A pan Babka se ptá, proč mají být důchodci obráni o svůj zákonný nárok pětikoalicí, která dosud nepředstavila jedinou relevantní rozpočtovou úsporu. Díky inflaci má přitom vláda k dispozici rekordní příjmy, které inkasuje i od důchodců. O těchto příjmech pětikoalice záměrně nemluví.

Já chci na tomto místě zdůraznit, že jeho cílem není zvýšení důchodů. Ono totiž ani ke zvýšení reálného důchodu nedochází. Dokonce tento systém je relativně nevýhodný v době takto vysoko pádivé inflace.

Prosím ještě jednou, nemluvte o tom, jak jsou na tom důchodci finančně dobře. Není to pravda. Důchodci reálně nějak s valorizací nebohatnou. To, že ostatní lidé chudnou, je chyba této vlády. Ano, samozřejmě.

Takže zase špatně. Tolik pan Babka.

Stav legislativní nouze je možno vyhlásit za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury hrozí v případě neschválení návrhu státu značné hospodářské škody.

Vládní představitelé si často stěžují, že opozice chce snižovat rozpočtové deficity a zároveň kritizuje každý vládní návrh úsporných opatření.

A nejsou to jen předvolební sliby, které už neplatí.

Proto předseda vlády vzal důchodcům slevu na jízdné. Stáří nesmí být obdobím nejistoty a obav. Dnes je všechno jinak.

Skokový lednový nárůst inflace ale očekávali všichni ekonomové. Jediný, kdo s ní nepočítal, byl ministr financí při předložení státního rozpočtu na letošní rok, který na mimořádnou valorizaci nevyčlenil ani korunu. Ale ty peníze našel.

Můžeme namítnout, že předvídat máme notorické neplnění slibů vládní koalice. A i to ale mělo určité meze až dosud. Nyní jsou překročeny všechny dosud představitelné hranice.

Vládní návrh na omezení valorizace důchodů odnímá důchodcům již nabytá práva a tím je porušeno jejich garantované základní právo na ochranu legitimního očekávání. Řada důchodců již počítala se zvýšeným důchodem na úhradu zvýšeného nájemného, ke kterému dochází automaticky na základě inflačních doložek v nájemních smlouvách po Novém roce.